Takže bychom si ta uvedená čísla mohli sami porovnat.

Proto by uvedené cíle v zákonu o obalech měly být především motivační. Měly by podléhat zájmům naší společnosti, nikoliv zájmům lobbistů.

Za sebe bych chtěl říct, že budu podporovat zákon, který předkládá Ministerstvo životního prostředí a výbor pro životní prostředí. Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další přihláškou je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já skutečně s panem předřečníkem, vaším prostřednictvím, pane předsedající, si dovoluji souhlasit s tím, že se chceme blížit vyspělým evropským národům. Ale mimo jiné také to naše přiblížení musí být umožněno tím, že našim průmyslovým podnikatelům a průmyslovým podnikům nebudeme komplikovat situaci a nebudeme jim zhoršovat jejich konkurenceschopnost tím, že stanovíme podle mého názoru zbytečně vysoké limity pro recyklaci.

Je to citlivá věc. A zvýšené limity pak samozřejmě budou vyžadovány, aby byly plněny, a budou muset být plněny.

Ať už ten, který jsem předložil já, anebo který předložil pan poslanec Urban, které jsou poměrně podobné a které jsou ve vztahu k našemu podnikatelskému prostředí, ale i k zájmu občanů recyklovat obaly příznivější než návrh, který předkládá ministerstvo. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Nehlásí. Pokud se nikdo již nehlásí, tak tedy rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova pana navrhovatele a pana zpravodaje. Pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. Určitě vás nepřekvapím, když řeknu, že preferuji jako ministr životního prostředí variantu pozměňovacího návrhu A, tedy toho, který prošel výborem pro životní prostředí. Tento návrh nejde nad rámec již stávající dosahované úrovně recyklace a využití odpadů z obalů a navržené cíle odpovídají realitě a navíc k navyšování cílů dochází až od roku 2015, tak aby byla zachována právní jistota všech dotčených subjektů. Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli pan zpravodaj chce závěrečné slovo. Nechce. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích a já prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Tyto pozměňovací návrhy můžeme tedy označit jako A životní prostředí, B pana poslance Urbana a C pana poslance Zahradníka.

Pokud nebude přijat, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Urbana. Budeli přijat, nebude pozměňovací návrh C hlasovatelný. A pokud nebude přijat, tak budeme hlasovat o návrhu pod písmenem C pana poslance Zahradníka. Poté bychom hlasovali o zákonu jako celku. Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury a ptám se, jestli má někdo námitku proti této proceduře. Není tomu tak, takže poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním. Nejprve budeme hlasovat. Vážené kolegyně a kolegové, nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který vzešel z výboru pro životní prostředí, který je pod písmenem A. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem výboru pro životní prostředí, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 153. Návrh byl zamítnut.

Ne, v pořádku. Dále prosím, pane zpravodaji.

Je tady žádost na odhlášení, tak vás všechny odhlašuji.

Zahajuji tedy hlasování o návrhu pod písmenem B. Kdo je pro, ať zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování číslo 154. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.